Já vám děkuji.

Dobrý den ještě jednou.

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění záměru stanovení podmínek pro možnost využívání institutu úlev a nevyměření poplatku za znečišťování na legislativní úrovni tak, aby bylo vyhověno výtkám, které v platné legislativě vyslovil Nejvyšší soud, byly respektovány též zásady platné pro systém daňového práva a konečně byly zároveň zachovány principy ochrany životního prostředí.